Takže prostřednictvím projektu Tisíc a jedna cesta se snažíme udržet vodu v krajině, zmenšit lány, snížit erozi a prostřednictvím pachtovních smluv pak budeme sahat na zkvalitnění celé půdy.

Starostové se k tomu postavili tak, jak jsou zvyklí. A musím říct, že se zlepšuje mnohdy i přístup zemědělců, se kterými se o tomto bavíme. Takže ta spolupráce na lokální úrovni funguje.

Prostě klima se mění a my na to musíme reagovat. My musíme přemýšlet, jak adaptovat naši krajinu, jak adaptovat naše životy, jak adaptovat zemědělství.

Proto jsme se rozhodli svolat tuto mimořádnou schůzi, aby Sněmovna byla aktivní v boji proti suchu, aby Sněmovna nesla svoji odpovědnost za nakládání s vodou v České republice. Děkuji za podporu programu této schůze a děkuji za pozornost. Já vám také děkuji.

S přednostním právem vystoupí pan předseda Ivan Bartoš, připraví se pan předseda Jurečka, paní předsedkyně Pekarová Adamová, pan ministr Brabec a pan místopředseda Filip. Prosím máte slovo. Dobré ráno, dopoledne, dámy a pánové, pane předsedající.

Cílem této schůze je a já věřím, že to je i naším společným cílem řešit problémy sucha i bleskových povodní, které teď zažíváme, které velmi souvisí se špatným stavem naší krajiny. Pirátská strana je jedním ze svolavatelů, protože se vláda dle našeho názoru těmto problémům dostatečně nevěnuje a i některé zákony ve Sněmovně leží či nejsou projednávány dostatečně rychle.

Z těch věcí, které jsme prosadili, jsou to například prvky přírodě blízkého hospodaření v lesích. My se tématům sucha, vody, krajiny i klimatické změny věnujeme i v rámci dalších aktivit zde při Sněmovně, pořádáme vzdělávací akce i poslanecké semináře. Pod naší patronací proběhl seminář o dostupnosti, kvalitě a ceně pitné vody, financování ochrany klimatu, budoucnosti našich lesů a kůrovcové kalamitě, nebo třeba agrolesnictví a potenciál konopí. Musím s politováním konstatovat, že vláda některé naše odborné závěry často ignoruje, a dokonce zpochybňuje. Je mi to líto. Je to jakési rozšíření našeho plánu Budoucnost řešíme teď. Dotýká se i otázek, které dnes budeme na plénu diskutovat. Je to dostupná kvalitní pitná voda. To je soubor opatření k ochraně pitné vody a zajištění její dostupnosti pro všechny občany. Důležité téma, s kterým se potýkáme.

Tato sekce obsahuje plán na ozdravení naší krajiny, zejména návrh změny dotačních podmínek pro zemědělce a nové standardy hospodaření. Další oblast jsou živá udržitelná města. Tam popisujeme, jakým způsobem lze lépe hospodařit s vodu ve městech. A důležitá věc, na kterou se dost zapomíná. Doufám, že tento návrh, který jsme dnes prezentovali, bude i třeba pro vládu vodítkem, jakým způsobem uvažujeme a jakým způsobem by se podle nás měla Česká republika vydat. Nyní k jednotlivých bodům schůze. Já vás nechci příliš zdržovat, budu pouze krátký.

My je považujeme za kvalitní a budeme je podporovat. Dále je zde vládní návrh zákona o pozemkovém úřadě.

Což je dosud, pokud se k tomu rozhodnete a máte více těch jednotlivých parcel a chcete tam zavést nějakou změnu, byrokratickým peklem. Nechci úmyslně hovořit zkrátit, nechci, aby to bylo interpretováno jakýmsi směrem vyvlastňování a násilných změn.